Když už jsem tu přihlášku podal, tak to řeknu. V podstatě mi Zbyněk Stanjura vzal to, co jsem chtěl říct. Já jsem u toho bodu 2 nevěděl, jestli nám někdo nadává, nebo jestli je to nějaká nová politická ideologie, nebo co to je. A všichni jsme se podivovali, o čem tady vůbec musíme hlasovat. A já se vás ptám: Někdo z vás neví po tolika hlasováních, že je nízká atraktivita učitelského povolání? Nebo že ti lidé, že kantoři mají málo peněz? A my si tady musíme přijímat nějaké usnesení, které budeme předávat předsedovi Evropské komise?